Jako už mnohokrát opakuji: to, že se normální rodiny rozvádějí, a to ve vysokém procentu, není důvod k tomu, abychom normální rodinu s tátou a mámou likvidovali a postavili na roveň registrovanému partnerství, ale je to naopak důvod takovou rodinu zvýhodňovat. Chtěl jsem říci zvýhodnit ještě více, ale jednoduché počty ukazují, že ti, kdo mají děti, jsou naopak díky nákladům na jejich výchovu ekonomicky diskriminovaní oproti bezdětným.

Všichni občané jsou si před zákonem rovni. To už platí. Faktem je, že stát některé činnosti zvýhodňuje, nebo alespoň eticky povyšuje nad jiné. Zvýhodňujeme dárce krve a je to správně. A je také nespravedlivé, že zdravotní stav neumožňuje darovat každému?

Je to jedna velká lež lidí, kteří nikdy v dětském domově nevyrůstali.

Není to pravda. Je to výmysl. Je to lež a já jsem toho příkladem.

Říkají to lidi, kteří nikdy v dětském domově nebyli. Nikdy nebyli v dětském domově a opakují tuto nesmyslnou lež.

Co se stane? Co se stane?

Jedinou situací podle mě je spáchat sebevraždu pro takové malé dítě.